Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych navázal na tu bilanci, jak z toho nakonec vylezeme.

Ale tedy já osobně bych ten plán podpořil, i kdybychom měli být čistí plátci, protože jak už jsem říkal včera, my jsme doteď brali peníze od čistých plátců. Česká republika za své členství v Evropské unii získala přes 800 mld. korun za patnáct let a platily nám to i ta Itálie a Španělsko. Nicméně my z toho nevycházíme jako nějací velcí plátci, my přinejhorším budeme zhruba fifty fifty, nebo spíš ještě budeme příjemci. A ještě, jak už jsem zmiňoval včera, tak je to navíc u toho klasického víceletého finančního rámce, kde jsme pořád čistí příjemci, takže v tom celkovém objemu budeme pořád čistí příjemci i v dalším období.

Jeden ze způsobů je, že to zaplatí zase ti čistí plátci, o to méně bychom pak asi dostali na těch klasických fondech jako koheze a podobně, anebo je další možnost navrhovaná nebo zvažovaná, to jsou ty společné daně, ale to jsou spíš cla, a cla už teď Evropská unie vybírá.

Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar.

To je za prvé. Za druhé, já jsem nikdy neříkal, že pro mě nejdůležitější parametr této dohody je ten přerozdělovací mechanismus. Dokonce jsem to i na výboru, kde jste byla, i tady včera jsem to zdůrazňoval, že bych považoval za obrovskou porážku, kdybychom v uvozovkách v rámci té konečné dohody získali nějaké peníze navíc a schválili za to právě třeba princip vzniku společných evropských daní nebo princip společného dluhu. Já radši budu získávat pro Českou republiku méně peněz, i když si myslím, že premiér musí hájit české zájmy a bojovat o více peněz do rozpočtu, ale daleko větším vítězstvím pro mě bude, když se podaří zabránit společným evropským daním a společnému ručení za dluhy členských zemí eurozóny.

Takže při projednávání rozpočtu vám dluhové financování vadí, dluhové financování na Evropské unii je v pořádku. Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Kopřiva, poté paní poslankyně Langšádlová s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl navázat na to, na tu diskusi, která tady probíhá, zejména na pana poslance Kopřivu.

Já si myslím, že bychom tady měli opravdu myslet na to, že jsme český parlament, myslet na české národní a české ekonomické zájmy a podle toho jednat. A podle mého názoru a mého hlubokého přesvědčení společné evropské daně nejsou v zájmu naší země, naší ekonomiky. On ten už několikrát zmiňovaný New Green Deal bude sám o sobě znamenat obrovský tlak na soukromé finance, na veřejné finance a zároveň budeme muset platit dluhy za společné půjčky peněz, které mnohdy půjdou na opatření, která dále budou zvyšovat tlak na české soukromé a veřejné zdroje. Takže si myslím, že by si v tomhle měla vláda uvědomovat, pan premiér by měl tímto způsobem jednat, ať si můžu myslet o tom, že bohužel pozice českého premiéra v rámci... Děkuji. Pan poslanec Kopřiva s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Paní poslankyně Langšádlová s faktickou poznámkou. Máte slovo. Děkuji za slovo.

To je jenom posílení vlastně tohohle vlastního příjmu, který dneska již na úrovni Evropské unie a evropského rozpočtu existuje.